Skoro se mi nechce, ale pro pana poslance Bláhu. Proč křičíte na opozici? Tak si to řešte doma v hnutí ANO a na nás nekřičte.

Já myslím, že všeho. Já myslím, že všeho!

Tak si nechte tu fascinaci minulým režimem někam jinam! To sem skutečně nepatří.

Děkuji. A paní ministryni ještě nemohu dát slovo, protože jsou tu další faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Já bych jenom chtěl hrozně vědět, proč reagujete vždycky na něco jiného, než byla myšlenka.